Takže já vím, že stavební zákon je super těžká norma, ale obávám se, že tentokrát se nám nepodařilo ji zvládnout a že to, co máme před sebou, nemá šanci přispět k oživení stavebnictví a vyřešit problémy, kvůli kterým jsme se do této novely pustili.

Děkuji, pane ministře. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat ve sloučené rozpravě. V tuto chvíli zde nemám žádné přihlášky s přednostním právem, takže řádně přihlášená písemně je paní poslankyně Balcarová. Děkuji za slovo.

Tímto pozměňovacím návrhem se snažím o jedinou změnu, a tou je vyškrtnutí pravidla, že spolky mají právo účastnit se všech řízení týkajících se ochrany životního prostředí.

Nicméně jsem zachytila, že v Poslanecké sněmovně je můj návrh mylně vykládán tak, že Piráti chtějí zavést účast ekologických spolků do všech správních řízení, tedy i do těch, jejichž činnost s ochranou životního prostředí vůbec nesouvisí. Tak tomu opravdu není.

Ráda bych vám tedy přečetla jejich stanoviska k mému pozměňovacímu návrhu. Nejprve slovo pana doktora Petra Svobody: